Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 366/3. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 366/4. A já se nyní táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o významnou změnu v pravidlech silničního provozu, která míří k zajištění větší bezpečnosti na české silniční a dálniční síti. Míří k tomu, aby se opravdu podařilo zajistit podobu legislativy, která je jednodušší, která je přehledná, která zároveň kromě prvků represivních přináší i prvky preventivní. Která sází na to, že pokud se podaří normu dobře postavit, tak aby byla logická, aby byla srozumitelná, aby trestala vyššími tresty skutečně ty nejzávažnější přestupky, které mohou vyústit ve vážná zranění s trvalými následky, nebo dokonce ve smrt, že to jsou přesně kroky, které pak mohou vést i ke změně chování řidičů. To, co ten návrh přináší, je zjednodušení bodového systému, kdy nově budou přestupky zařazeny pouze do tří kategorií oproti nynějším pěti. To znamená přestupky nejzávažnější šestibodové, středně závažné čtyřbodové, a potom dvoubodové přestupky. Dochází ke zvýšení sankcí, a to už v blokovém řízení na místě, tak také ve správním řízení. Je to odpověď na posun sankcí ve všech okolních státech a zároveň je to snaha, jak jsem zmiňoval, ukázat na to, že nejnebezpečnější přestupky musí v tomto směru opravdu stát trestat vážnějším způsobem. A naopak přinášíme u těch nejméně závažných, které nepředstavují žádné riziko, naopak snížení trestů.